Jinak jenom informativně.

V rámci aktualizace nedošlo ke změně celkového objemu nákladů a výnosů, pouze ke změně struktury plánovaných nákladů a výnosů. Děkuji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Foldynu. Takže obecnou rozpravu ne, až do podrobné, dobře. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné a zde se o slovo hlásí pan poslanec Foldyna. Děkuji vám, paní předsedající.